Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím, další návrh.

Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji. Budeli tento přijat, je nehlasovatelný návrh C6, což upozorním. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji. Za dvanácté návrh A7 kolegy Marka Bendy a týká se zajištění pohledávky v insolvenčním řízení. Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji. Týká se součinnosti soudního exekutora a insolvenčního správce. Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Za čtrnácté návrh B výboru pro sociální politiku, týká se rozšíření subjektů sepisujících návrhy na oddlužení o neziskové organizace. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji.

A jestliže budou přijaty, pak je nehlasovatelný návrh E1. Jedná se o můj návrh, týká se způsobu stanovování insolvenčního správce. Stanovisko? Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji.

Týká se legislativně technických úprav textu. Jedná se o text, úpravy, které byly přijaty v rámci legislativního procesu na základě podnětů veřejnosti. Vše bylo připraveno ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti na základě těchto podnětů. Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji.

Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

Stanovisko garančního výboru nebylo přijato. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji.

Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji. A nyní nám zbývá hlasování o zákonu jako celku.